To bohužel nestačí.

Obrovské částky, obrovské peníze, a bude mít za vhodného počasí, a to je asi další věc, velké přebytky z produkce fotovoltaiky.

To jsou obrovské ceny, které si představitelé, ti zastánci OZE, ne dobře uvědomují.